Valí se sem horem dolem a je potřeba zachovat to, aby o budoucnosti České republiky hlasovali vždy občané České republiky. Tam, kde je navařeno a ustláno, tam rádi přijdou vždycky určitě všichni, ale podívejte se, co se to sem valí. Jsou to všechno mladí muži v produktivním věku. Kde jsou ženy a matky? A kdo má známé v Itálii a podobně, tak se podívejte, jak obtěžují na ulici třeba ženy a dívky a podobně. To znamená, bude to obrovský problém. To znamená, já znovu říkám k tomuto bodu: řekněme jasné ne i do budoucna volebnímu právu cizinců třetích zemí v České republice! Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pane ministře? Není tomu tak. Kdo ze zpravodajů má zájem o závěrečné slovo?

Takže je jedno, pro které budeme hlasovat. Nejdříve bylo usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které přednesl pan kolega Jiří Petrů. Prosím ho tedy, aby se k němu přihlásil ještě v rozpravě, protože v rozpravě nehovořil. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Je všem zřejmé, o čem budeme hlasovat? Nemusíme opakovat bod číslo 1.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní poslankyně Dana Váhalová. Děkuji za slovo, pane předsedající.

O námitce paní poslankyně Dany Váhalové rozhodneme v hlasování pořadové číslo 163, které zahájím, jakmile se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování o vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, jak bylo předneseno zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to v hlasování pořadové číslo 164, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ukončil jsem bod 73. Děkuji panu ministrovi dopravy. Než zahájím bod 74, mám tady přihlášku s přednostním právem předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pak chcete mít jednání Poslanecké sněmovny ve variabilním týdnu, jak už navrhujete, protože toho máme hodně, ale to jsou hodiny pro opozici. My chceme s premiérem diskutovat, on je někde v Olomouci, cvičí nás z matematiky a to je tak všechno, místo aby tady byl a odpovídal na naše otázky. My je všechny stahujeme.

Nyní přednostní právo předsedy klubu České strany sociálně demokratické Romana Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já tedy nevím, z jakých statistik vychází pan kolega Stanjura, ale když se podíváme na čtvrtky, kdy byly interpelace, tak většinou zde pan premiér byl a odpovídal.

Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Vycházím ze stenozáznamu. Tak kde je pan premiér?

No protože nejste na interpelacích.

Tak si stranické akce dělejte někdy jindy, než když je týden Poslanecké sněmovny.